Byla přislíbena dohoda v podstatě ve dvou věcech.

Což koneckonců už verbálně tím, že trhy tuší, že by to tak mohlo být, tak se naplnilo, protože poměrně značné objemy, které v posledních dnech už byly realizovány, se realizovaly, aniž by tato novela ještě byla přijata, nabyla účinnosti. Takže tento předpoklad má své opodstatnění.

To ale znamená, že by byly vyřazeny nástroje jiné, a tady ta debata ke konsenzu nedospěla.

Snad poslední věc, kterou v této věci má smysl říci, je, že velmi důležitým parametrem tedy je, do jaké míry, pokud to rozšíříme i na ty další nástroje, se z České národní banky stane jakási popelnice na méně validní, neřkuli, nechci říct přímo toxická aktiva, protože pochopitelně ti, kteří budou mít ambici prodávat své cenné papíry tímto způsobem, aby získali likviditu, tak pochopitelně ta kvalita těch aktiv může býti různá.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče. Nyní rozhodneme, zda povedeme ve věci obecnou rozpravu. Rozpočtový výbor doporučil, aby obecná rozprava byla vedena k tomuto bodu. Budeme hlasovat o tom, zda povedeme obecnou rozpravu k tomuto bodu i ve zkráceném jednání.

Kdo je proti? Hlasování číslo 83, přihlášeno je 98, pro 90, proti nikdo. Návrh byl přijat. Nyní procesní návrh pan poslanec Kubíček. Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuji. O tomto návrhu nechám hlasovat.

Návrh byl přijat. Otevírám tedy obecnou rozpravu a do ní je jako první přihlášen s přednostním právem pan předseda Kalousek.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Děkuji. Takže já bych tady chtěl poděkovat Ministerstvu financí i České národní bance za opravdu důkladnou diskuzi. Věnovali jsme se tomu dvakrát na rozpočtovém výboru, byly k tomu svolány dvě videokonference a ta diskuze byla vedena zcela korektně. Máme v podstatě před sebou dvě možnosti.